Také děkuji.

Nyní samozřejmě dostanou prostor ti, kteří chtějí vystoupit k pořadu schůze. Jako prvního zde mám pana poslance Fiedlera, ale pokud jsou přednostní práva, tak samozřejmě mají přednost. Stahuje.

Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedo. Chtěl bych požádat o pevné zařazení následujících dvou bodů.

Bylo by to na středu 12. 4. po veterinárním zákonu, který je vlastně plánován jako první bod toho dne odpoledne.

Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych navrhl předřazení tří bodů a krátce tuto věc odůvodnil.

Řeknu vám krátce důvod tohoto předřazení. Byl jsem konfrontován s touto skutečností.

Znamená to, že jeden státní úřad, který platíme z našich daní, z peněz daňových poplatníků České republiky, vypověděl smlouvu jinému státnímu úřadu, který zřídila tato Poslanecká sněmovna na to, aby zajišťovala majetková práva státu, a odvede tyto finanční prostředky, které by zůstaly u jiné státní organizace, do soukromých rukou. Ptám se, proč tomu tak je, proč takovou operaci Státní pozemkový úřad udělal. Odpovím vám.

Nejméně o dvou jsem vás informoval když žalovali fyzickou osobu, 80letou paní, která více než deset let vlastní a užívá rodinný domek, který si nechala postavit ještě s bývalým manželem, stejně tak žaloval rodinu z Holandska, která si koupila stejný domek u Lipna nad Vltavou.

A když se ohradil, že jeho plná moc ještě trvá, tak Státní pozemkový úřad vystoupil s tím, že žádá odročení jednání, aby ho zastupoval někdo jiný.